Já děkuji. A musím se zeptat, jestli je to navrhováno jako alternativní návrh, nebo jako doprovodné usnesení. Jako alternativní návrh, takže je to protinávrh. Dobře, děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem říkala při svém úvodním slovu zpravodajky, je zde usnesení, které schválil výbor pro obranu v pátek, a navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna schválila usnesení doporučené výborem pro obranu, které jsem přednesla v rámci své zpravodajské zprávy, tedy aby vyslovila souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a lomeno nebo Evropské unie v celkovém počtu do 300 osob za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID19, a to na dobu do 90 dnů.